Co mě zejména zaráží na tomto návrhu, je, že není opřen o jakoukoliv analýzu našeho zdravotnictví. Prostě analýza našeho zdravotnictví vůbec neexistuje. Existují data, ale neexistuje analýza.

On je schopen číst, je schopen navrhnout opatření, která byla přijata v zahraničí, ale není sám schopen analyzovat, není schopen úkolovat, protože mu zcela chybí zažité znalosti, autenticita, schopnost analyzovat vědecká data, což je věda sama o sobě, a autorita, která je podložená manažerským zkušenostmi.

Když se podíváme na vládní prohlášení, které se týká zdravotnictví, tak řada bodů je technického rázu, a nelze s nimi tedy nesouhlasit. Ale kde skutečně, jaké jsou tedy výsledky? Já mohu říci, že prostě nekoná. Kde je kontrola kvality? Kde je reforma výuky? Kde je prevence? Skupina, která má na starost prevenci, nádorovou prevenci, se po dobu fungování této vlády prakticky nesešla. Kde je redukce byrokracie?

Nikdy jsem takto nepostupoval.

Co je pozoruhodné a co svědčí ještě o naprosté neprofesionalitě, že předsedkyně výboru onkologické společnosti byla pozvána týden před konferencí, a to do auditoria.

Tak takto vypadá tedy naše spolupráce v rámci Evropského společenství. Já si v této souvislosti dovolím připomenout působení europoslance Pavla Poce, který uchopil velmi důležitou agendu, v Bruselu, onkologie a onkologické prevence a bez ohledu na jakékoliv politické preference on byl tedy politikem za ČSSD uspořádal řadu mezinárodních konferencí a velice zvedl význam České republiky v oblasti prevence.

Negativní důsledky včetně zdravotních, které budu dokumentovat, v podstatě ovlivní zdravotní stav této populace po desetiletí.

A nikdo nevysvětlí, proč například ve Švýcarsku je naprosto marginální.